Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Takže co si o tomto myslíte vy?

Děkuju moc.

Takže to je tato záležitost. Dostáváme spoustu podnětů.

Já tomu nerozumím.

Takže jestli se to teď už mění nebo změnilo, abychom měli jasné to, že když budeme postupně rozvolňovat, tak budou chodit učit ti, kteří se chtěli naočkovat a měli možnost se nechat naočkovat. Takže to jsou asi některé poznámky. Ještě poslední věc, jestli zvažujete prioritní naočkování i u žáků speciálních škol.

Děkuji, pane poslanče.

Takže opět si dovolím, pokud proti tomu není námitka, přerušit projednávání tohoto bodu.